Pan ministr vnitra by to mohl zaplatit a mohl by to poslat na nějaké dobročinné účely.

Já jsem to nazval migrace, Ukrajina, převaděči, trestná činnost státních příslušníků Ukrajiny. jsme to odsoudili, od samého počátku jsme vám tady jako pětikoalici schvalovali všechna opatření, tak jak přicházela.

Jdou tam, kde prostě mají nějaké své příbuzné.

Ale my už v tom počátku, už v tom březnu, jsme říkali, pane ministře a odpovědní za tu situaci, začněte opatrně. Budou přicházet nejenom ty maminky, jak tady pořád slýcháme.

Nemáme přehledy, nevíme, kde ti lidé jsou. Prostě stojí to státní rozpočet poměrně dost peněz.

Nebyly jednotné evropské systémy. Pan ministr říkal, že to je jenom nějaké promile, ale i to nějaké promile tady bylo.